Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, to, co je klíčové v oblasti hazardu, je, že hazard má v České republice dlouhodobě nejnižší úroveň zdanění v rámci Evropské unie. Domnívám se, že je to jedna z úplně nejnižších úrovní hazardu. A ta druhá věc.

Samozřejmě přes různé bohulibé účely, kdy část výtěžku, ale velmi malou část výtěžku, převáděly na různé dotace pro folklorní sdružení, pro sportovní organizace, případně pro církve a podobně. Myslím si, že je to součást kupování si veřejného mínění a že to je špatně.

Jinak je to vždycky o tom, že starosta bude říkat: Podívejte se, zastupitelé, tady máme 300 tisíc do rozpočtu z hazardních her, které tam prohráli naši občané, možná méně přizpůsobiví, nebo více přizpůsobiví, ale v podstatě utratili tam všechny peníze. Ale myslím si, že ten princip je špatně.

Nemám nic proti tomu, aby se podporoval sport, ale mělo by to jít standardně a mělo by to jít přes státní rozpočet. Jinak si myslím, že to je zdůvodňování, proč tu máme mít hazard, který má mít jenom určitou míru zdanění.

Možná má smysl, aby zůstaly nějaké herny, kde lidé mají možnost hrát. Ale to, že jsou vlastně rozprostřené hrací automaty po restauracích, to si myslím, že je špatně.

Takže pokud se máme bavit skutečně o nějakém zásadním omezení hazardu, musí to být zdanění, které je běžné v jiných evropských zemích.

Myslím si, že je namístě daleko přísnější posuzování hazardu.

Z této částky pouze asi necelé 4 mld. se dostaly do státního rozpočtu a do rozpočtů obcí a měst jako správní poplatky a pouze asi 4 nebo 4,5 mld. byly poukázány na veřejně prospěšné účely, tedy na to, co jsem říkal, že se za to kupovalo veřejné mínění. Čili to je můj příspěvek k této věci a já se přimlouvám za komplexní řešení záležitostí hazardu tak, jak vláda slíbila ve svém programovém prohlášení. Děkuji za pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych vaším prostřednictvím chtěla zareagovat na to, co tady bylo řečeno paní poslankyní Semelovou. Myslím, že jsme ve shodě v tom, že obě z nás jsme se velmi snažily v Praze eliminovat hazardní podniky. Já, jak jsem říkala, od roku 2007 mám nulovou toleranci ať už vůči výherním hracím přístrojům, nebo i videoloterijním terminálům. Ale mrzí mě, že tady paní kolegyně Semelová neřekla a nezmínila jednu podstatnou věc, když útočila na pana poslance Kalouska. Že vlastně tady velký zmatek do toho vnesl právě Ústavní soud, který Praha 2 doplatila na nález Ústavního soudu, protože kdyby ten nález Ústavního soudu nebyl, tak já už rok a půl nemám jeden jediný mat na Praze 2. Ale díky tomu, že ten nález Ústavního soudu byl, tak teď musí pan ministr Babiš a jeho kolegové zahajovat s těmi zbytkovými, kteří neuvolnili ty prostory sami, správní řízení. Samozřejmě že využívají všech opravných prostředků, které jim správní řád umožňuje. A já se samozřejmě s touto situací nechci spokojit, takže si každý měsíc píšu s panem ministrem Babišem nebo s jeho náměstkem panem Závodským. Musím říct, že skutečně ne každá změna je vždycky k lepšímu. Já sama za sebe a ze své zkušenosti můžu říct, že tady bylo obrovskou chybou, že se pan ministr Babiš zbavil pana Řeholy, který měl na starosti loterie a jiné podobné hry. Protože kdykoli byl nějaký problém a obrátila jsem se na tohohle člověka, tak maximálně vycházel vstříc. A ta čísla, která tady byla zmiňována kolegou Farským, jsou pravdivá.

Děkuji. Pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku.

Tak takhle tomu já rozumím.

Těch daní bychom se taky měli zbavit. Není to zákaz hazardu, není to omezení hazardu, je to více peněz pro ministra Babiše do rozpočtu, o nic jiného tady nejde, nic jiného tady neschvalujeme.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Chci krátce reagovat na kolegu předřečníka vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já jsem skutečně neřekl špinavé peníze. Já jsem jenom řekl, že nesouhlasím s tím systémem kupování veřejného mínění prostřednictvím peněz, které jsou distribuovány přes místní rozpočty, přes rozpočty obcí a měst. A na tom si trvám a trvám si i na tom, že takovéto dopisy, které dostáváme jako poslanci, s takovýmito zprávami o použití peněz z hazardu do českého sportu, že s tím prostě nesouhlasím. Ale neřekl jsem nic o špinavých penězích.